Za třetí. Právní úprava odborného zajišťování příčin leteckých nehod.

Je to hlášení události. Za čtvrté.

Zde se navrhuje zcela nová právní úprava této oblasti a mění se příslušný orgán z důvodu zajištění efektivnějšího a důslednějšího vedení souvisejících agend a mimo jiné i z důvodu nárůstu unijních požadavků, kterým by měl být nově namísto Ministerstva dopravy Úřad pro civilní letectví, a tím se i reaguje na nové možné hrozby v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Návrh zákona reviduje a zpřísňuje oblast ověření spolehlivosti fyzických osob v přístupu bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostor, běžně označovaných jako SRA, tedy oblast, která je považována za jeden z největších nedostatků stávající právní úpravy. Tato opatření budou mít vliv na rozpočet České republiky. Vedle shora uvedených adaptačních opatření přináší návrh zákona doplnění a zpřesnění právní úpravy provozování obchodní letecké dopravy zejména zahraničního leteckého dopravce, a to s ohledem na správní řád a potřebu reagovat na praxi. Cílem navrhované právní úpravy v této oblasti je umožnit větší flexibilitu při využívání přidělení přepravních práv k identifikaci leteckého dopravce na základě požadovaných informací a monitoring jeho přítomnosti na území České republiky zejména z provozních a bezpečnostních důvodů. Návrh dále v návaznosti na dlouhodobou koncepci obsahuje zpřesnění v oblasti správního řízení a vazeb na správní řád. Dochází k vypuštění neodůvodněných odchylek od správního řádu a dále k precizaci odchylek odůvodněných.

V dané souvislosti došlo k precizaci skutkových podstat a k revizi výše sankcí. Dámy a pánové, pan ministr požádal Sněmovnu o co nejrychlejší projednání. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím přihlásil jeden poslanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, předložená novela zákona je dlouhodobě připravovanou a zejména očekávanou změnou zákona o civilním letectví. Obšírně se tady o tom zmínil jak pan ministr, tak zpravodaj. Vybraná varianta ochrany civilního letectví před protiprávními činy určuje Úřad pro civilní letectví k ověřování civilní spolehlivosti. Tato varianta je ovšem přísnější, než požaduje unijní předpis. Navíc si vyžádá zvýšené náklady ze státního rozpočtu a posílení počtu pracovníků na úřadě. Chci upozornit, že zejména regionální letiště nesouhlasí s navrženou variantou a podporují, aby udělování ověření civilní spolehlivosti prováděl subjekt přímo odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany civilního letectví před protiprávními činy v daném místě, a to při znalosti místních poměrů a oprávněných osob. Zákon nově určuje Úřad pro civilní letectví coby správní orgán s celostátní působností, podřízený Ministerstvu dopravy, také jako orgán členského státu odpovědný za koordinaci a kontrolu plnění pravidel na úseku ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Ochrana civilního letectví před terorismem je obzvlášť významným veřejným zájmem, dotýkajícím se nejen vnitřní bezpečnosti státu. Zákon mimo jiné upravuje povinnost provozovatele letiště mít schválený bezpečnostní program letiště a ten opět schvaluje Úřad pro civilní letectví na žádost provozovatele. V souvislosti s rozsáhlými změnami v oblasti správního trestního zákona rozděluje se devátá část zákona na tři hlavy, přičemž první hlava upravuje státní správu v civilním letectví, druhá státní dozor a třetí správní delikty. Tady dochází k revizi stávajících skutkových podstat, přestupků a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob a dále dochází k zavedení nových skutkových podstat v zájmu provedení přímo použitelných předpisů Evropské unie. Chci upozornit na skutečnost, že náklady vzniklé v souvislosti s úkony Úřadu pro civilní letectví, které nejsou zpoplatněny podle zákona o správních poplatcích, budou hrazeny formou náhrady nákladů správního řízení, to je náhradou skutečně vynaložených nákladů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přes řadu pozitivních změn jsem našel v návrhu některá méně pozitivní ustanovení. Například v § 7 odst. 5 se ruší doposud uplatňované předpisy o správním řízení při schvalování typu výrobku a zavádí se tři roky pro vydání rozhodnutí, a pro zvlášť složité případy dokonce pět let. Chci upozornit, že tato lhůta se mi s ohledem na možnost zamítnutí či dovolání a zejména s ohledem na udržení konkurenceschopnosti a nutné rychlosti zavádění daného typu letadla do provozu jeví jako příliš dlouhá, i když připouštím, že zákon umožňuje tuto lhůtu zkrátit. Předkladatel by měl také objasnit novou pravomoc Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, čímž je nový § 55c s názvem Pověření. Toto ustanovení může zjišťováním příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob a incidentů, pověřit na žádost právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon těchto činností. Novela zákona také zavádí pro tuzemské letecké dopravce povinnost vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným, včetně finanční pomoci.

Problematické se jeví zejména navýšení poplatků pro získání typového osvědčení či schválení typové způsobilosti letadel či jejich částí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem svého vystoupení chci podpořit postoupení zákona do druhého čtení, s tím ovšem, že by bylo vhodné v rámci druhého čtení upravit některá ustanovení a výši správních poplatků s ohledem na zachování konkurenceschopnosti českých leteckých výrobců a provozovatelů letounů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy.